Pan poslanec Svoboda rovněž s faktickou poznámkou.

Pokud nejsou další faktické poznámky, vrátíme se k řádným přihláškám. slovo má pan poslanec Pojezný a připraví se pan poslanec Benda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi na úvod reagovat na některé poznámky svých předřečníků. Někdo tady řekl: Kde jsou peníze, které tekly kdysi do sportu? Ale podívámeli se, kdo hlavně financoval sport? Byl to státní rozpočet.

To je největší položka. Dostali jsme se do takové doby, kdy 25 % dětí nemůže sportovat, protože na to rodiče nemají, což je dneska zhruba čtvrt milionu dětí. Běžně v Evropě je to kolem 50 %.

Je zcela nezbytné, aby současně došlo k postupnému, ale říkám, až razantnímu navýšení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu s efektivním, správně nastaveným a hlavně kontrolovatelným financováním, což v minulosti nebylo. Já na rozdíl od kolegů zprava považuji za celkem přelomovou novou podmínku čerpání státních dotací zavedením rejstříku podle § 3a, který bude informačním systémem veřejné správy sloužícím k vedení údajů o sportovních organizacích a aktivních sportovcích. Jeho zavedení by mělo nastavit rozsah finanční podpory ze státního rozpočtu až na konečného příjemce. Rejstřík se tak jeví jako v současné době nejobjektivnější normou reálného stavu aktivních sportovců, neboť by mělo dojít k celkem velmi přesnému získání údajů, které bude poměrně těžké zpochybnit. A souhlasím s tím, aby se do budoucna vytvořil také další rejstřík, např. evidence sportovišť či majetku, protože podle těch programů, které vyhlásilo MŠMT, by bylo vhodné, aby se připravilo jisté procento ze státního rozpočtu právě na obnovu těchto sportovišť. Za pozornost také stojí zřízení Národní rady pro sport jako poradního orgánu pro koncepční záležitosti pro oblast sportu. Předsedu a členy jmenuje ministr. Osobně si myslím, že bude nutné při jmenování členů, a myslím, že už to tu někdo zmínil, vyloučit nerovnoměrné zastoupení sportovního prostředí.

V návrhu jsou i další nové a prospěšné normy, jako např. povinnost MŠMT vypracovat návrh plánu státní politiky pro oblast sportu, který předkládá vládě ke schválení. Poté ministerstvo koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu a zabezpečuje finanční podporu ze státního rozpočtu.

Pokud bude tato novela schválena, bude možné časem zjistit, do jaké míry byl splněn její hlavní cíl, adresnější financování zejména základních článků sportovních spolků, a také by měla přispět k lepším podmínkám přijetí nového zákona o podpoře sportu. Děkuji za pozornost. Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Kalousek. Jenom velmi stručně, odpusťte, už nebudu zdržovat.

Dneska se používat nesmějí, tak se logicky ušetří. Pan poslanec Benda a připraví se pan poslanec Andrle. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, jak proběhne padesát faktických poznámek, tak většinou už je debata skoro vyčerpána. Nedivím se, že pan kolega Pojezný vítá rejstříky.

Já se obávám, že nebude. Obávám se, že naopak, že budeme méně a méně svobodní.

Ale nevím, jestli cesta, kterou zvolili, je opravdu ta správná.

Kdo ho zná na Ministerstvu školství, by mě zajímalo. A velmi bych prosil, aby pak tento výbor byl přikázán nejenom školskému výboru, ale i výboru pro veřejnou správu, který byl vždycky garantem informačních systémů veřejné správy.

Že jejich správnost garantuje stát.